Myslím si, že informace, které se objevují a které jsme zaregistrovali v médiích, jsou natolik závažné a natolik mohou významně ovlivnit jednak životní prostředí České republiky, jednak naši ekonomiku i příjmy státního rozpočtu, že je naprosto legitimní, abychom my jako Poslanecká sněmovna a naším prostřednictvím i občané České republiky měli naprosto jasno o tom, co se bude odehrávat s tak poměrně velkým nerostným bohatstvím, které se ukrývá v Krušných horách. Já bych velmi nerad, aby se opakovala kauza OKD, aby se jiní smáli a my zase řešili, kde vzít peníze do státního rozpočtu. Jen si dovolím zmínit, že pan poslanec Babiš se stále zdráhá navrhnout projednání jeho novely zdanění jeho korunových dluhopisů.

Věřím, že strohá, krátká, ale věcná informace vlády je opravdu namístě. Já jsem to měl, pane předsedající, v původním návrhu jako první bod po pevně zařazených bodech, ale dám přednost kolegovi Kováčikovi. Jestli projde jeho návrh, tak tedy po jako druhý bod, čili po bodu pana kolegy Kováčika. Děkuji za podporu.

Navrhuji nový bod, který nese název Zrušení či snížení dálničních poplatků.

Proto bych byl rád, abychom otevřeli debatu, jak třeba na příští rok alespoň částečně snížit či zrušit poplatky za dálniční známky pro osobní automobily. Nemířím tím samozřejmě k nákladní dopravě, ale mám pocit, že si naši řidiči nezaslouží platit za takto nekvalitní veřejný statek takhle dramatické peníze. Čili těch prostředků, které stát vybírá od řidičů na to, aby mohl tyto peníze investovat zpátky do infrastruktury, je celá řada. Rovněž připomenu, že ten objem vybraných peněz není pro Státní fond dopravní infrastruktury nějak zásadní a že i případný výpadek na inkasu z dálničních známek neznamená, že by stát neměl dostatek prostředků na to, aby do silnic investoval. Když se podíváme koneckonců na investiční aktivitu vlády v posledních letech, vidíme, že má klesající tendenci.

Jenom připomenu, že v Německu se dodnes poplatky nevybírají a kvalita dálniční sítě je tam samozřejmě dramaticky jiná.

Bylo by dobré upřesnit, na kdy chcete zařadit ten bod. Já bych poprosil, aby se to zařadilo na zítřek po pevně zařazených bodech. Pro pořádek, abychom si rozuměli. Bod nese název Zrušení či snížení dálničních poplatků. Dobře, děkuji vám.

Žádný návrh nevidím. V tom případě ještě předseda pan poslanec Sklenák. Děkuji.

Eviduji vaše veto k pořadu schůze.

Protože naprosto platí to, co říkal pan poslanec Skopeček.

Úplně přesně neznám ty matematické modely, ale jsou to desítky miliard ročně.

Já vám děkuji. Žádnou další přihlášku k pořadu schůze nevidím. Přečtu omluvu. Dnes se po celý den z rodinných důvodů omlouvá pan poslanec Martin Novotný a s náhradní kartou číslo 74 dnes bude hlasovat pan poslanec Černý. Nejprve tedy k návrhu pořadu schůze tak, jak byl přednesen z grémia.

Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 132. Přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 110, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Nejprve tedy návrh pana poslance Faltýnka a ten je, abychom na dnešní den po pevně zařazených bodech zařadili body 7, 8, 9, 10 a 11. Chcete dát hlasovat jednotlivě, po jednotlivých bodech?

Kdo je proti tomuto návrhu?

S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Nyní na dnešek pevně zařadit bod číslo 9 po již pevně zařazených bodech.

Kdo je proti tomuto návrhu?